Takže v tomto opozičním mikrookénku přesto si myslím, že ten návrh není dobře. A zkuste mi říct, jestli to platí obecně, jak říkal pan zpravodaj, nebo jenom ve vybraných městech.

Naopak bychom mnohem častěji měli používat tam, kde zasahuje veřejná správa, například ve veřejné dopravě, anglické názvy.

Dobře, obec to vydá a co bude dál?

Já prostě nevím.

Nebo nám zkuste popsat, když to bude fungovat, co se vlastně zlepší, jak se to bude pokutovat, jak se to bude vymáhat, kolik to bude stát úředních sil, a je jedno, jestli to je státní správa, nebo samospráva.

Děkuji. Směrem k panu předsedovi klubu ODS.

Vy tady velmi brojíte proti migraci, tak to dělejte důsledně.

Já jsem tady několikrát úporně prosil, abyste nepřidávali zcela nové zákony, které jsou úplně zbytečné.

Já si myslím, že tady není namístě, a poprosil bych pana předsedu ODS, aby se přece jenom někdy, když mluví, už také trošku zamyslel, že jeho projevy jsou, tak jak tady předvedl, zbytečně redundantní. Teď mám dvě faktické poznámky, a to pana poslance Stanjury a pana poslance Pilného. Pak je řádně přihlášená zástupkyně navrhovatelů.

Místo abyste použili nějaký solidní argument, proč je to dobře, tak říkáte, že mluvím zbytečně. Když poslouchám tu reakci, tak bohužel máte pravdu. Mluvil jsem zbytečně.

To skutečně není pravda. Ale tohle je oblast privátního podnikání a tam stát nemá zasahovat. Příště budete říkat, který fond tam má být, který jazyk má být větším písmem, který má být první, který má být druhý a který má být třetí. Zkuste mi říct, pane předsedo, ne prostřednictvím, ale přímo přes mikrofon, k čemu je to dobré.

Je tedy mnohem méně škodlivý než ten předchozí návrh zákona, když už tak rozdávám opozičním stranám, abych byl spravedlivý. To je mnohem horší návrh.

Na to jsem úplně zapomněl a děkuji za připomenutí.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem velice rád, že se konečně ve Sněmovně objevila pravicová strana.

Jsem rád, že aspoň jedna se objevila, je to ODS a děkuji za to. Nyní tedy pan poslanec Kováčik také k faktické poznámce a kolega Stanjura se hlásí ještě jednou. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, už jsem se bál, že tady dneska bude nuda. Není. Mě velmi těší, že konečně se ozval pan předseda klubu ODS s kritikou komunistického návrhu na ono placení prvních tří dnů nemocenské, tedy na návrat toho, aby se platily první tři dny nemocenské, tak jako tomu kdysi bývalo, to znamená na návrh, který je výrazně prozaměstnanecký, na návrh, který, jak již bylo řečeno, je i součástí koaliční dohody, byť s podmínkou. A skoro bych řekl, že to, že pan předseda Stanjura tady opakovaně řekl, že způsobili zamítnutí tohoto návrhu, že je velmi špatný, že jej kritizují od počátku, tak pro nás to zní jako pochvala a jsme přesvědčeni, že to děláme doopravdy dobře. Děkuji. Prosím i ty, kteří mají přednostní právo, aby své diskusní příspěvky vedli k věci. Já to chápu, ale... My jsme to nepodpořili. Podívejte se na sjetinu.

Byli jsme to my za naší vlády, za naší sněmovní většiny, kdy jsme to z toho zákona dostali.